Já jsem chtěl říct, že SPD... že my nemáme v principu problém s návrhem zákona o střetu zájmů, ale máme problém s tím, že Piráti nám tady už půl roku blokují a zablokovali náš návrh na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

Takže to jsou naše programové priority, takhle my si to představujeme. Proto budeme hlasovat tak, jak budeme hlasovat.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo Okamuro, to není návrh Pirátů, podívejte se do sněmovního systému.

V návrhu zákona, co navrhujeme, žádný pirát tam pod tím není podepsaný. Projednat návrh zákona, pod kterým váš poslanec je podepsaný? Vy jste navrhli diskusi. Jinak je to jenom diskuse a akorát se tady budeme zdržovat.

No nepodporujeme. Nepodporujeme a nebudeme to podporovat, protože to je asociální a týká se to lidí, kteří jsou potřební.

My jsme proti.

Tak s přednostním právem...

Pane předsedo, máte slovo. Jenom poprosím všechny tady v té diskusi, není to tam úplně zbytečné, aby se poslanci navzájem oslovovali prostřednictvím předsedajícího. Děkuji, pane předsedo. Já už opravdu jenom velmi stručně. Skutečně píšou nám kvůli vašemu návrhu lidi, kteří se bojí o to, že přijdou o příspěvky na bydlení, a jsou to senioři, jsou to invalidní důchodci, a bojí se, protože ten zákon, jak jste ho připravili, se týká i odebrání dávek za věci, jako je plíseň v bytě. Víte, pane Okamuro, prostřednictvím pana předsedajícího, že to není poprvé, co předkládáte návrh, který není legislativně úplně domyšlený.

Ale děkuji, děkuji, že jste si to dali do svého časopisu, že jste tam zpropagovali ten návrh, který jsme napsali a odpracovali. Pokud jde o ten pandemický zákon, tak skutečně to je rámec, který jsme tady prosadili. Kdyby nebyl pandemický zákon, tak máme patrně nouzový stav dodneška.

Takže v době, kdy situace je opravdu velmi těžko předvídatelná, jsou tady volby, tak nějaký rámec by existovat měl.